Já děkuji, panu kolegovi prostřednictvím pana předsedajícího za potvrzení, že Ministerstvo vnitra se k materiálu dopadová studie hlásí.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Fikce souhlasu tam je zásadní rozdíl mezi fikcí souhlasu pro veřejnou správu, respektive pro státní investory ve chvíli, kdy tam jsou pod veřejnou kontrolou ty instituce, to znamená, tam se dá, řekněme, na politické úrovni ovlivnit, co se tedy bude stavět a co se nebude stavět, takže veřejnost má nějakou kontrolu nad tím, která dálnice se postaví a která ne. Zatímco ve chvíli, kdy zavádíme fikci souhlasu pro soukromé subjekty, tak pokud bude nějaké úmyslné zpoždění úřadu, tak potom samozřejmě ty ostatní zájmy ochráněny nebudou. Poté jsem nedostal odpověď na otázku na vymezení účasti veřejnosti v řízení, to znamená, jestli se to bude týkat i někoho jiného než jenom těch bezprostředních sousedů.

A poté ještě jedna otázka, kterou mám v reakci na rozpravu, co proběhla, a to je... A to je otázka, co budete dělat, když vám ty krajské úřady neposkytnou ty kanceláře, kde teď sedí ti úředníci. Protože teď jsou to zaměstnanci krajských úřadů, mají tam svoje nadřízené.

Takže co budete dělat, pokud vám je nepronajmou. A poslední dotaz byl na tu fikci zkoušky. Poprosím opět o odpovědi, pokud možno v rozpravě.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

V tuto chvíli v rozpravě nemám nikoho dalšího přihlášeného.

Děkuji za slovo. Já navrhuji přerušení tohoto tisku do pátku třináctého. Myslím, že je to vhodné datum. Přihlaste se, prosím, svými kartami. Budeme hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Ferjenčíka o přerušení tohoto bodu do pátku 13. listopadu. Kdo je proti? V hlasování pořadové číslo 7 přihlášeno 90 poslanců, pro 28, proti 49. Návrh byl zamítnut. Končím obecnou rozpravu. Pan zpravodaj?

Děkuji.

To už se hlasovalo.

V hlasování pořadové číslo 8 přihlášeni 93 poslanci, pro 31, proti 49. Návrh byl zamítnut. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Garanční výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Je tady návrh pana poslance Feriho, aby Sněmovna určila garančním výborem výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Omlouvám se.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? V hlasování pořadové číslo 9 přihlášeni 93 poslanci, pro 42, proti 4.